Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvu. Dnes od 15 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Zahradníček. Eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Pavera. Dobře, v tom případě vyměníme pořadí. Pan poslanec Pavera s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Jenom krátce zareaguji na pana ministra.

Naprostý souhlas. Co se týká dotací, taky souhlasím s vámi, že ne úplně všechny dotace se budou moci zrušit. Ale většina těch dotací je opravdu špatná, ať je to plošně v jakémkoli odvětví. A jinak pro vaši informaci, to asi určitě víte, že dotace byly pro zemědělce i za první republiky.

To sice nepatří tady úplně k té zprávě, ale protože jste to zmínil, tak to jenom opakuji.

V tom případě musíte počkat, protože již zde mám řádně přihlášeného pana poslance Šenfelda. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Když si položíme otázku, jakých výsledků za rok 2014 dosáhlo české zemědělství, tak je třeba říci, že se jedná o výsledky velmi příznivé. Produkce se zvýšila o 7 %, ale protože mezispotřeba šla nahoru pouze o 2 %, zvýšila se čistá přidaná hodnota o 31 %. Tyto vlivy způsobily vzestup podnikatelského důchodu, zisku o 37 %, neboť dotace sice byly vysoké, ale meziročně se zvýšily pouze o 2 %. Z mnoha ekonomických údajů existuje jeden, který o výsledcích vypovídá nejlépe, proto se mluví o zisku, podnikatelském důchodu. Nikdy takové hodnoty v minulosti nedosáhl.

A poslední meziroční změna je zvýšení o 37 %. Podle obou kritérií, změny meziroční a změny v čase, jde o výsledek více než dobrý, které se ovšem často nevyskytují. Lze mluvit o příznivé tendenci, která se projevila ve vztahu mezi produkcí a spotřebou, ale i mezi produkcí a dotacemi. Bohužel o příznivé tendenci již nemůžeme hovořit po výsledcích, které dosáhlo české zemědělství za rok 2015.

A nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Bendl do rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

To zkrátka tak je.

O tom, že dotace způsobují nerovnost podnikání, o tom není pochyb.

V tom je to složitější. A všechny ty věci, které dnes zakládáme, budou sklízet pšenku až v letech následujících. Proto i ty výsledky, které jsou dnes, nebo byly včera, byly založeny dva tři čtyři roky předtím. To tak prostě je. A kdo se v zemědělství pohybuje, ví, že tam se zkrátka nedá hospodařit jako v jednom kalendářním roce.